Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Chtěla bych se také vyjádřit ke způsobu projednávání tohoto zákona, protože my všichni, kteří jsme přišli do Poslanecké sněmovny, jsme se většinou zaklínali tím, že chceme, aby se zlepšila kvalita legislativy, a že pro to uděláme maximum. Všimněme si, jak se nakládá s touto novelou.

Zákon by měl být přece univerzální. Takže z tohoto pohledu si myslím, že si zakládáme na další problémy v budoucnu, protože nepochybně je potřeba počítat s tím, že se k tomuto zákonu, pokud takhle novela projde, budeme muset vracet právě z důvodů, o kterých jsem mluvila. Děkuji.

Poprosím ho, aby přednesl tuto námitku. O té budeme poté hlasovat. Děkuji za slovo i za možnost to upřesnit. Ano, pane předsedající, já si dovolím nyní na mikrofon říci, že podávám námitku proti načteným legislativně technickým úpravám pana poslance Novotného k jeho pozměňovacímu návrhu pod písmenem D, protože tím pádem podle mého názoru se ten pozměňovací návrh D stává nehlasovatelným z hlediska úprav. Proto bych požádal Sněmovnu a vás, abychom podrobili hlasování tuto moji námitku. Dobře, děkuji. V tom případě dám hlasovat bezprostředně. Poprosím vás, všechny vás odhlásím, přihlaste se znovu do systému.

Ještě zde mám faktickou poznámku pana poslance Votavy. Jest tomu tak? Takže dávám hlasovat o námitce pana poslance Šidla, že pozměňovací návrh pana poslance Novotného je nehlasovatelný, protože se jedná o pozměňovací návrh, který zásadním způsobem mění zákon tak, jak je předložen. Dávám hlasovat, kdo je pro tuto námitku.

Tato námitka byla zamítnuta. Mám zde faktické poznámky.

Já jsem ještě neskončil rozpravu. Je zde faktická poznámka poslance Velebného. Není tomu tak. Děkuji. V tom případě nemám nikoho přihlášeného do rozpravy a rozpravu v tento moment končím. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Děkuji, pane předsedající.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

Proto můžeme hlasovat o jednotlivých návrzích.

Jako druhé by bylo hlasováno o pozměňovacích návrzích uvedených v tisku 99/2 pod písmenem B. Za čtvrté by bylo hlasováno o pozměňovacích návrzích uvedených v tisku 99/2 pod písmenem D. Za další by bylo hlasováno o načtených legislativně technických úpravách ve třetím čtení.

A naposledy by bylo konečné hlasování o zákonu jako celku.

Mám zde faktickou poznámku pana poslance Stanjury.

Dobře, děkuji. Ještě někdo? Není tomu tak. V tom případě, pane poslanče, řekněte, jakým způsobem bude probíhat hlasování. Dobře, děkuji.

Takže dávám hlasovat, kdo je pro takto navržený způsob hlasování ve třetím čtení. Zahajuji hlasování teď. Kdo je proti?

Děkuji vám. Končím hlasování číslo 129. Přítomných je 162, proti nebyl nikdo, usnesení bylo přijato. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji. První legislativně technický návrh předložen panem ministrem Jurečkou. Děkuji. Táži se na stanovisko pana ministra průmyslu a obchodu. Není slyšet, poprosím vás.

Děkuji vám. Poprosím pana zpravodaje. Dobře, děkuji. Kdo je pro tento technicky legislativní návrh pana ministra Mariana Jurečky, zvedněte ruku, zmáčkněte tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Končím hlasování číslo 130. Tento návrh byl přijat.